Prosím pana ministra průmyslu a obchodu, aby z pověření vlády materiál uvedl. Po něm vystoupí pan ministr spravedlnosti. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Omlouvám se, pane ministře. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl návrh zákona, který byl zpracován v souvislosti s plněním legislativních závazků České republiky vyplývajících z jejího členství v Evropské unii a kterým se mění dva zákony upravující ochranu průmyslového vlastnictví, a to zákon o ochranných známkách a zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a dále pak zákon o správních poplatcích.

Návrh změny zákona o ochranných známkách zajistí České republice v zásadě stejné podmínky pro nabytí a udržení práva o ochranné známce, jaké obsahuje úprava ochranné známky celé Evropské unie. To přispěje k posílení právní jistoty vlastníků ochranných známek a jiných dotčených subjektů, a tím i k větší konkurenceschopnosti a obchodnímu růstu jednotlivých podniků.